Naprostou samozřejmostí je pak také jejich osvobození od placení cla. Takto v uvozovkách výhodně ji pro nás paní ministryně a její podřízení vyjednali.

Vládní politici nám opakovaně říkají v případech, kdy jejich návrhy a opatření kritizujeme a snažíme se zabránit jejich schválení pro jejich zjevnou nekvalitu a škodlivost, ať si počkáme na to, až budeme ve vládě, až budeme mít parlamentní většinu, a pak ať je zrušíme, ale teď ať je necháme pracovat, že mají k příslušným změnám zákonů a k uzavírání příslušných smluv mandát od občanů z voleb. V tomto případě to absolutně neplatí. Žádná ze stran vládní koalice neměla ve volebním programu projekt uzavření českoamerické vojenské dohody o přítomnosti amerických vojsk v České republice. Žádná z těchto stran nesdělila občanům, že plánuje takto zásadním a nedůstojným způsobem omezit suverenitu České republiky. Pokud by tomu tak bylo, tak ji může příští vláda třeba s účastí hnutí SPD za dva roky v klidu vypovědět. Ale to text smlouvy znemožňuje, protože je formulována sice naštěstí ne na věčné časy, ale fakticky na minimálně jedenáct let bez možnosti dřívější výpovědi. Po dobu deseti let má být smlouva nevypověditelná a pak je zde ona jednoroční výpovědní lhůta. A takový závazek, který dalece přesahuje její věcný i časový mandát, nemá současná vláda právo na naši zemi a její občany v žádném případě uvalit. Mimochodem něco podobného platí i pro změnu migrační politiky Evropské unie, kterou nedávno předběžně odsouhlasil za podpory premiéra Fialy ministr vnitra Rakušan.

Takovéto typy smluv mají být předmětem všelidového hlasování vždy a za všech okolností. Co už jiného, proboha? K tomu však současná slabá vláda, která nemá na prvním místě své existence a své agendy české národní zájmy, nemá odvahu a já to chápu.

Děkuji vám za pozornost. Na vaše vystoupení jedna faktická poznámka, pan poslanec Hofmann.

Tak pane poslanče, vaše dvě minuty.